Ty řeči o tom, že Evropa bude něco společně kupovat, jsou nesmysly. Vždyť to vidíte některé státy akceptují platby v rublech, některé neakceptují, stále se to mění, a naše vláda o tom stále mluví a my už nemáme téměř nic.

Tak to je, tak to je.

Na to jsem zapomněl. Poláci a Maďaři zase!

To udělalo Německo.

Já jsem zvědav, komu ten plyn potom prodají a za jakých podmínek. Oni jsou úplně mimo.

Takže tato vláda vůbec nepochopila, že dědictví předcházejících vlád je pro nás absolutní katastrofa. Ano, katastrofa.